A co když přijde zpoždění? Co když nebude realizace?

Ta neshoda byla v tom, že data lze zveřejnit okamžitě.

U těch dat nerozumím tomu, proč nejsou prostě dostupná veřejně všem.

Ta příprava mohla být nejenom mnohem dříve a také mohla být preciznější, kdyby vláda byla ochotna poslouchat připomínky třeba pirátského odborného týmu.

A to je poslední věc, na kterou bych se ráda zeptala, nejspíš pana premiéra.

Zajímá mě odpověď na tuto otázku zejména proto, že na tom se nejvíce ukáže, jestli je chyba na straně nejvyššího vedení vlády, anebo jestli náhodou není někde jinde. Děkuji za pozornost.

Vážené dámy a pánové, máme tady bod s názvem Informace vlády o průběhu očkování. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva a s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace.

Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování chtějí, by měli být naočkováni rychle, bezpečně a měli by mít možnost výběru. Trváme na dobrovolnosti, to chci zdůraznit. Hnutí SPD tady od počátku prosazuje dobrovolnost a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. SPD navrhuje, aby klíčovou roli hráli zejména praktičtí lékaři ti znají své pacienty, mají podmínky pro očkování, nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají například i zdravotní pojišťovny.

A ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak by jim to měla vláda umožnit rychle, bezpečně, aby si mohli vybrat. Což není naplněno. Rád bych ještě zmínil také situaci kolem podpory, podpory firem, podpory živnostníků a jejich zaměstnanců.

Ale to jsme očekávali už před půl, tři čtvrtě rokem vláda se nepřipravila a firmy krachují.

Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici. Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá.

Jde o metodu, která pokryje fixní náklady, nikoliv zisky, a je to metoda, která je jasná, transparentní a dá se aplikovat i podle oboru činnosti, protože někde je ziskovost větší nebo někde náklady jsou větší, ziskovost je větší.

Děkuji za pozornost.

Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane premiére, páni ministři, kolegyně, kolegové. Chtěl bych také ocenit i snahu pana ministra Blatného komunikovat i s námi jako představiteli opozičních stran.